Paní poslankyně Válková. Po ní jsem přihlášen s faktickou poznámkou já. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

To za prvé. A za druhé velmi stručně dvě věty. Jako bývalá ministryně vám tady můžu stoprocentně říci, přiznám se, existuje tady indemnita, nemůžu být za to postižena, stojím za řečnickým pultíkem, skutečně jsem se nemohla věnovat naplno své poslanecké práci.

Myslím, že pan exministr spravedlnosti pan poslanec Blažek, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, by to mohl potvrdit a další také. Takže já si myslím, že otevření toho tématu je důležité, a nemyslím si, že bychom se vzájemně měli osočovat a rozhořčovat. Další s faktickou poznámkou pan místopředseda Fiala. Já ve své faktické poznámce budu reagovat na dvě věci. Nejprve na pana předsedu Kalouska, jehož si vážím za to, že většinou poslouchá bedlivě diskusi a reaguje adekvátně. Já jsem opravdu nezpochybňoval to, že se zabýváme projednáváním tohoto zákona, ani ten návrh jako takový. To samozřejmě není proti principům parlamentní demokracie. Já jsem varoval před určitou argumentací, kterou tady použili někteří kolegové a která by mohla směřovat k tomu, že různými formálními postupy anebo sami sebe navzájem budeme hodnotit, zda jsme pracovití, nebo nepracovití politici, a to skutečně přísluší jenom občanům, našim voličům, a na tom trvám. A ta druhá poznámka se týká vystoupení pana předsedy Bartoše. Já bych velice varoval před takovým zjednodušením, že to, že někdo nejde k volbám, vyjadřuje to, že nevěří těm politikům a té konkrétní komoře nebo tomu konkrétnímu zastupitelstvu. To tak prostě není. My nesmíme v demokracii stavět hlas nevoliče nad hlas voliče. To by byla obrovská chyba. A někdy to nemusí být nespokojenost s politikou. A velmi častou příčinou, jak víme z různých studií, proč lidé nechodí k volbám, je přílišná četnost těch voleb. Nad tím by třeba měli přemýšlet všichni, kteří chtějí ještě další přímé volby a další prvky přímé demokracie zavádět do toho systému.

Není tomu tak. Děkuji.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejdřív zareagovat vaším prostřednictvím na pana předsedu Bartoše, případně na pana kolegu Ferjenčíka. Ale myslíte si, že to uděláte tou politikou, že nutíte neustále ty ostatní, aby se permanentně z něčeho vyviňovali? Vědí, že mají za starostu poslance.

Ale já jsem se přihlásil ještě kvůli jedné věci. Já se chci zeptat předkladatelů: Proč v tom návrhu nejsou poslanci Evropského parlamentu? Proč to rozlišujete?

Děkuji. Žádná další přihláška s faktickou poznámkou zde není. Přejdeme k rozpravě. Prosím pana předsedu Kalouska. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale už nerozhodují o těch odměnách.

Na té centrální úrovni to pokládáme za samozřejmé.

Když jsem byl ministr financí, tak jsem tady sedával jako ministr financí, ale opravdu jsem nevykonával funkci poslance.

A každému člověku je úplně jedno, kolik odvádí do toho či onoho rozpočtu, protože mu nejvíc záleží na tom, kolik mu stát sebere organizovaným násilím, kterému se říká daňová legislativa.

Ale utnout tu diskusi zamítnutím tohoto návrhu zákona bych pokládal za nešťastné. S faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Po něm budou následovat přednostní práva pana předsedy Michálka a pana předsedy Faltýnka.